No a pan premiér samozřejmě, jak jinak, jenom dělá z Babiše pitomce. Já jsem to zvrátil. A to jsem nebyl ani premiér, to jsem byl ještě ministr financí, ale jako koaliční partner jsem to zvrátil. My jsme nedovolili, když já jsem byl premiér, aby Evropská komise předložila tu legislativu. Takže za Ukrajince nedostaneme nic, podporujeme, a to je obrovské nebezpečí, to je obrovské nebezpečí pro nás všechny.

Například titulek.

Ale kdo vlastně tady vytváří tu atmosféru?

A on mi říká, náš poslanec, že každý rok tam měl 100 porodů. Dneska má 80. A proč?

Oni to řešili.

V Německu taky se o tom nemluví, co se tam děje, ta kriminalita. A to je největší ohrožení Evropy! Takže pan premiér je úplně mimo, vůbec nechápe, co se děje.

A to, že teď jdou všichni do Německa?

Pro české občany není otevřeno.

Takže bylo by dobré, aby pan premiér konečně pochopil, že do Bruselu se nechodí na ty snídaně a na obědy, ale že se tam chodí bojovat za zájmy jednotlivých zemí.

Takže já navrhuji ten bod vlastně stejný jako minule, aby nám pan premiér tady podal zprávu z Evropské rady, pokud nezmění dnes stanovisko a nepřidá se na stranu Morawieckého a Orbána. Není pravda, že ta Evropská rada to nemůže zvrátit. A aby zkrátka ten ostudný, nebezpečný pakt, migrační pakt proti občanům, zvrátil.

Ten bod zní: Informace premiéra Fialy z Evropské rady a vysvětlení jeho pozice ohledně migračního paktu.

No, a teď vlastně strategie...

Vítám pana ministra zemědělství.

My jsme tady vlastně na nic.

Je to sprostá lež.

Takže já nevím, něco si vyberte. To jen tak na okraj.

Takže oni nám říkají, jak oni budou šetřit. Tak co máme teď na stole? Titulek: Vláda naplánovala nová místa na úřadech za desítky milionů.

Co to je?